Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.

Jedná se o věc, kdy Ministerstvo vnitra navrhovalo, aby na žádost orgánu policie, obecní policie nebo jiného správního orgánu, který učinil oznámení přestupku podle § 73, jej příslušný správní orgán bez zbytečného odkladu informoval o způsobu vyřízení věci.

Potom informační hodnota takto podaných informací by byla nulová. Navíc tam bylo napsáno, že kterýkoliv správní orgán, který oznámí přestupek, by mohl požádat o sdělení, jak bylo v přestupku rozhodnuto.

To je vše, o čem jsem vás chtěla informovat. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto tisku ve třetím čtení? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Nemá zájem. Nemá zájem.

Děkuji, pane předsedo.

Tedy procedura bude: Pozměňovací návrhy A1, A2, A3 jedním hlasováním.

Potom pozměňovací návrh C. A návrh zákona jako celek. Děkuji.

Kdo je pro předloženou proceduru? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní jedním hlasováním body A1, A2, A3. Já si dovolím uvést, o čem se jedná.

A2 se týká úpravy okamžiku ukončení trvajícího, pokračujícího nebo hromadného přestupku v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a zákoně o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. A3 zrušení oprávnění orgánů činných v trestním řízení požadovat od správních orgánů informace o výsledku řízení, provedeného na základě jejich oznámení. Stanovisko výboru? Stanovisko navrhovatele? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Vedle zrušení věkové hranice 50 let se navrhuje zkrátit zmíněnou desetiletou dobu praxe na pět let. Výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh C pana poslance Jana Hamáčka. Kvalifikační předpoklady podle zákonné odpovědnosti za přestupky a řízení o nich budou splňovat rovněž absolventi magisterského studijního programu bezpečnostněprávního studia. Dále se navrhuje upravit přechodné ustanovení stanovící kvalifikační požadavky pro předsedu komise pro projednávání přestupků, a to v souladu se změnami navrženými v bodu 1. Stanovisko výboru doporučující. Předpokládal jsem to. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní návrh zákona jako celek. Výbor doporučuje.